Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jen velmi ve stručnosti se vyjádřím k dosavadnímu průběhu projednávání návrhu zákona o znalcích. Ten sem doputoval někdy na začátku minulého roku. Dlouhou dobu na jeho projednávání nedošlo, následně, když už tedy byl po prvním čtení, jsme se za ministerstvo velmi intenzivně zamysleli nad jeho podobou, zejména na základě připomínek, které zaznívaly z veřejného prostoru, a poskytli jsme velmi úzkou spolupráci ústavněprávnímu výboru při formulování pozměňovacích návrhů. Já bych tady chtěl moc poděkovat členům ústavněprávního výboru, zejména zpravodajce návrhu paní profesorce Válkové, ale i ostatním, kteří se do debat zapojili. Výsledkem jsou pozměňovací návrhy, o kterých dnes budeme hlasovat. Předesílám, že z velké části mají podporu Ministerstva spravedlnosti a bezesporu přispívají k tomu, aby budoucí právní úprava znalectví v České republice byla na odpovídající úrovni kvality.

Jde zejména o pozměňovací návrh, kterým se navrhují snížit navržené výše pokut za přestupky v oblasti znalecké činnosti.

Pokud nebudeme mít dostatečně efektivní systém sankcí, které budou působit preventivně, tak se může stát, že ten zákon bude ve výsledku bezzubý. Proto moc prosím, aby sankce zůstaly zachovány v té výši, jak jsou obsaženy ve stávajícím návrhu zákona. Podotýkám, že nejsou nikterak likvidační. Zákon o přestupcích, který se použije subsidiárně, obsahuje poměrně podrobná kritéria, na základě kterých má být stanovena sankce. Jedním z nich je přihlédnutí k osobě znalce, k jeho majetkovým poměrům, pokud se budeme bavit o fyzické osobě. Vždycky platí, a judikatura to potvrzuje, že sankce nesmí být v žádném, jednom jediném konkrétním případě likvidační.

To je jenom moje poznámka. Jinak moc prosím o podporu této právní úpravy ve třetím čtení, protože je to zákon, který si opravdu Česká republika zaslouží.

Děkuji za pozornost. Já také děkuji. Mám tady jednu omluvenku.

Nyní otevírám rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádné přihlášky.

Pokud nikoliv, tak bych jela tu proceduru tak, jak ji máme připravenou. Současně bych chtěla jenom ještě doplnit to, co tady zaznělo z úst pana ministra.

Teď jsou ty pokuty již snížené, a naopak tím, že bychom je snížili ještě dále, tak věřím, že znalcům by se to líbilo, i když na druhé straně víme z praxe, že se nečerpá, když se vůbec dá pokuta, tak rozhodně ne v té horní polovině sazby, ale bylo by to diskriminující a nerovné ve vztahu k jiným právnickým profesím.

Procedura nebude snadná. Doufejme, že se nám podaří schválit navzdory tomu kvalitní normu. Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek. Děkuji za slovo. Já jenom navrhuji stažení svého pozměňovacího návrhu evidovaného pod číslem E19. Důvod je jednoduchý.

Děkuji za návrh. S tím se vypořádáme na konci rozpravy. Prosím. Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, ono to vypadá, že začínáme schvalovat skoro v bezvědomí, ale já pokládám tento návrh zákona za velmi důležitý. Musím říci, že oceňuji práci, kterou odvedla zpravodajka, paní poslankyně Válková, i ministerstvo, které se konečně po dobách pana ministra Pelikána rozhodlo, že je ochotno spolupracovat jak s odbornými skupinami, tak s ústavněprávním výborem a najít nějaké řešení. Myslím, že to řešení je asi optimálně možné, které mohlo projít dnešní Poslaneckou sněmovnou.